Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo, pane předsedající. Je mi ctí, že tady mohu předstoupit a pohovořit o záležitosti, která se týká investičních pobídek a o změně zákona a smysluplnosti těchto pobídek. Myslel jsem si, že někdy s koncem devadesátých let jsme tuhle oblast již opustili, a možná svým způsobem řeknu, že jsem měl za to, že jsme se i poučili z toho vývoje, který tady byl po sametové revoluci. Teď sice říkáme, že na jednu stranu se snažíme zvýšit přidanou hodnotu našich výrob, a přitom v reálu jsme se stali vlastně montovnou Evropy. Je to záležitost, které úplně nerozumím, protože v situaci, kdy jako Česká republika máme na poměry Evropské unie jednu z nejmenších nezaměstnaností, tak se dál zabývat touto oblastí podpor veřejného sektoru je něco, co prostě je mimo mé chápání, a i koneckonců s ohledem na aktuální konsolidační balíček, kdy na jednu stranu říkáme, že musíme šetřit veřejné prostředky a že budeme škrtat národní dotace, a na druhou stranu říkáme, že Evropská unie nám poskytuje takřka bezbřehé fondy, které chceme právě například do těchto investičních pobídek transformovat, tak je tady jistý nesoulad.

A možná to teď nebude znít jako úplně kolegiálně, ale nikdo nám vlastně v tuhle chvíli neřekl, čeho konkrétně se ty finanční prostředky týkají.

S tím zákonem, s tou novelou, která dnes přichází, jako například s konsolidačním balíčkem, riskujeme trošičku zpochybnění, no trošičku víc, zpochybnění vůbec podnikatelského prostředí v České republice. Já si skutečně kladu tu otázku, jak vůbec přesvědčíme tedy investory a teď nevím, jestli z oblasti českých firem, ale i těch zahraničních aby investovali v České republice.

Nicméně dnes to investování je obzvláště důležité.

A opět tedy do toho, když škrtáme avizované národní zdroje, tak to prostě nedává smysl a já mám velkou obavu, že pokud se nedomluvíme v rámci Evropské unie, potažmo Česká republika nedefinuje své priority, tak že prostě tento závod prohrajeme. Omlouvám se, ale tohle jsem tady neslyšel v kontextu prezentace toho návrhu.

A já bych se chtěl zeptat, jestli vláda, respektive ministerstvo, ty veřejné prostředky právě zaměří tímto směrem, aby podnikatelům ulehčily tyhle požadavky, které se na ně ženou ze všech stran. A musím říct, že ta otázka mi nejde ani z úst, protože jsem přesvědčen o tom, že investiční pobídky a dotace, stejně tak jako regulace, prostě nepatří do tržního prostředí a do kapitalismu bez přívlastků. Pak se můžeme tady dočkat i toho, že si budeme věřit v tom, že veřejné prostředky půjdou na rozvoj nových produktů a technologií.

Pak by tyto pobídky mohli podnikatelé využít na rozšíření svých provozoven, případně vytvoření nových kvalifikovaných pracovních míst. Mám za to, že investoři jsou hnací silou, která podporuje ekonomický růst a tím přispívá k celkovému blahu naší společnosti.